Dalším interpelujícím bude pan poslanec Jan Zahradník a připraví se pan poslanec Petr Fiala. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Nejprve trochu rekapitulace. Poté, co se ozvala široká veřejnost včetně Občanské demokratické strany, začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu couvat a nakonec jste se ke kritice ERÚ přidal také vy.

Vycházejí totiž ze strategických dokumentů, které vypracovala vaše vláda. Jedná se například o aktualizovanou energetickou koncepci nebo národní akční plán pro chytré sítě, tedy dokumenty, které byly vaší vládou schvalovány. Zároveň došlo v loňském roce ke schválení novely energetického zákona, která nový tarifní systém předjímá.